Není to pravda.

Ve své době, kdy byl podán, byl výsledkem jednání s ministryní financí s vědomím, že dojde k rovnoměrnému zvýšení příspěvku na péči pro všechny osoby ve dvou nejzávažnějších stupních závislosti, jejichž pobyt v domácí péči obvykle, jak již jsem řekla, vyžaduje celodenní péči několika osob.

Já děkuji také. To jsou v tuto chvíli všechny faktické poznámky i všechny přihlášky do rozpravy. Já ještě přečtu omluvenku.

Paní místopředsedkyně, prosím. Ano, přesně tak. Dobré ještě dopoledne. Kolegyně, kolegové, pane místopředsedo, jménem klubu ODS navrhuji přestávku v trvání 25 minut, takže jestli bychom se tady mohli sejít před 12. hodinou.